Kdo souhlasí s námitkou proti zápisu v hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu, které proběhlo v hlasování 853. Prosím, pane zpravodaji, vraťte se do tohoto textu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Rozhodneme o námitce proti zápisu hlasování.

Děkuji vám. Námitka byla přijata.

A ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Takže vznáším námitku proti tomuto hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Námitka byla přijata.

Dobře. Stanovisko paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní přednostní právo pana předsedy Farského. Pane zpravodaji, prosím. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, a teď teda hlavně poslanci hnutí ANO. Nezlobte se, ale dám do souběhu, do souvisu, čtyři usnesení z posledních 14 dnů, která tady zazněla, a jak se hlasovalo. Proběhlo tady hlasování o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna České republiky žádá, aby do 7. června předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun. Poslanci hnutí ANO nepodpořili.

Opět ANO nepodpořilo.

A když tady máme uvádět přísnost na to, když někdo poskytuje sociální službu ve velice osobním kontaktu, tak tam jim ty účtenky napálíte. Nezlobte se, ale ta situace, kdy ve chvíli, kdy se shánějí dvě miliardy pro sociální služby, tak říkáte, že nejsou a že se v rozpočtu najít nemají, když tady půl dne bráníte svého majitele miliardáře a jeho stamilionové příjmy z dotací, tak vám to blbý není? A pak tady napálíte, aby každý, který po korunách má platit EET, tak aby vydával účtenky? Takže bráníte miliardáře, ale nemáte peníze na sociální oblast? Je to určitě to, za co jste kandidovali a co jste slibovali? Můžeme pokračovat. Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Slovo má opět zpravodaj.

Kdo je proti? Děkuji vám.